Vážené kolegyně a kolegové, zůstanu u těch peněz, protože to je velice podstatné.

Ale to přece takhle nemůže fungovat, protože my dobře víme, že potom vláda je schopna použít argument bohužel ano že mateřské školky mají nižší příspěvky na děti.